Pouze dnes dokola slyšíme od představitelů vládní koalice, že bez urychleného a podotýkám ukvapeného přijetí tohoto zákona přijdeme o miliardy z Evropské unie. Ukázalo se dnes, že ono je to trošku složitější.

Každý další ministr příštích vlád, pokud by tento návrh zákona byl schválen, bude mít smůlu. Pouze, jak bylo řečeno, mohou ministra zastupovat na vládě, nemohou hlasovat, případně ve výborech Poslanecké sněmovny či Senátu. Teď nechci debatovat o detailech návrhu, těch určitě bude podáno mnoho pozměňovacích návrhů. Pokud nedojde k vrácení návrhu zákona k projednání do výboru. Ano, zákon o státní službě, nebo o státních úřednících, jak ho nazveme, je vcelku vedlejší, je potřeba přijmout, ale to ve standardní podobě legislativního procesu a v kvalitním textu. Občanská demokratická strana deklarovala ústy předsedy politické strany, předsedy klubu a ostatních vystupujících, že je ochotna a připravena se podílet na přípravě kvalitního textu, který skutečně nastaví jasná pravidla pro činnost úředníků státní správy, ale také nastaví jasné pojmenování zodpovědnosti těchto úředníků.

Cílem by měla být kvalitní a efektivní státní správa, nikoliv vznik dalších úřadů, generálních ředitelství, generálních ředitelů a neprostupnost celého systému sloužící nějakým aktuálním politickým zájmům.

Proč tam není třeba i obec s pověřeným úřadem?

Tomu já fakt nerozumím. A byl bych rád, kdybych na tuto otázku dostal odpověď.

A takových záležitostí je v tomto zákoně více a určitě k tomu budu směrovat i pozměňovací návrh.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem vás chtěl požádat, abyste udělal adekvátní pauzu a zajistil, aby aspoň jeden z šesti předkladatelů zákona tady seděl.

Ale v tom případě bych byl rád, kdyby se někdo posadil ke stolku zpravodajů, ač povinnost takovou má pouze zpravodaj, nikoliv předkladatel, poznamenávat si průběh rozpravy. Pan kolega Chvojka s přednostním právem, poté pan kolega Benda. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Byl jsem do prvního čtení a do všech dalších určen zpravodajem a zároveň jsem na ústavněprávní výbor podal jako jeden z předkladatelů návrh komplexního pozměňovacího návrhu, což není nic neobvyklého.

Prvním zákonem je registr smluv, tím druhým je služební zákon.

Co se týče mé role, opakuji, jsem zpravodaj a byl jsem určen zpravodajem do prvního a všech dalších čtení. Děkuji. Ještě kolega Benda posečká. S faktickou poznámkou jeho stranický kolega Pavel Blažek.

Děkuji panu kolegovi Blažkovi za jeho faktickou poznámku a za dodržení času. Zažili jsme to tady. Ale u zpravodaje ano. Ale vidím, že už klub sociální demokracie zajistí ještě dalšího kolegu. Pan poslanec Benda má slovo.